Děkuji za pozornost. S přednostním právem pan předseda Kalousek.

Takže velmi prosím, abyste těm pozvánkám ještě v těch následujících hodinách věnoval pozornost. Pan předseda Bartošek s přednostním právem. Děkuji za slovo.

Další přihlášky s přednostním právem nevidím, takže přistoupíme k zahájení dalšího bodu.